Zahajuji rozpravu. Pan poslanec má zájem o vystoupení, takže prosím. Dobré ráno.

To je velmi známý mediální příběh.

Jak je možné, že takovýto krok je umožněn? Jestli je to tedy zásadní selhání zdravotní péče v oblasti vězeňství?

Děkuji. Do příště, dobře. Navrhujete asi, abychom o tom hlasovali rovnou, takže... podle přítomnosti to nevypadá, že bychom mohli hlasovat.

Pan poslanec je přítomen, takže zahajuji rozpravu a dávám mu slovo. Děkuji za slovo.